Děkuji.

Pěti hlasy z jedenácti členů. Budete se mnou souhlasit, že pět z jedenácti není většina?

Děkuji za pozornost.

Chci jenom dvě faktické věci, na které byl tady doraz. Věc se má tak, že proběhlo řádné připomínkové řízení k té verzi, která byla předložena v lednu. Vzhledem k tomu, že jsme se dostali do názorového nesouladu s Legislativní radou vlády, tak jsme provedli úpravu toho návrhu podle připomínek LRV a logicky tento návrh už potom znovu do připomínkového řízení vlády nešel, protože jsme přistoupili k těm úpravám v rámci toho, jak nám bylo doporučeno. A ta základní věc, která se týká času.

Máme v tuto chvíli připravenou celou řadu novel zákonů, které se dlouhou dobu neprojednávaly.

Já moc děkuji. Tak já se vám to pokusím osvětlit na konkrétních faktických příkladech a věcech, tak jak reaguje vládní koalice na volebním výboru. Takže my teď tady máme nějakou problematiku, kdy fakturuje České televizi firma pana poslance Laciny, vaším prostřednictvím, statisíce korun.

Do toho kvůli tady tomuto neschválí vládní koalice ve volebním výboru zprávu o činnosti České televize, proti které nic nemá, ta je úplně v pořádku, ale ten zakopaný pes je v tom, že pokud Sněmovna neschválí dvě zprávy o činnosti České televize nebo o hospodaření, tak končí celá rada do jednoho člověka a bude se volit úplně celá rada nová.

A o co ve skutečnosti jde, aby tam byl ten správný generální ředitel? O nic víc, pane ministře, než o těch 7 miliard korun.

Stále jsme ve faktických poznámkách. Máme zde čtyři přihlášené. Jako další je paní poslankyně Pokorná Jermanová, poté pan poslanec Babka, poté pan poslanec Nacher. Je mi to líto, ale pane Lacino, prostřednictvím pana předsedajícího, to jste tedy moc nezachránil tím svým prohlášením. Výpis z obchodního rejstříku tvrdí, a ten asi nelže, že váš vklad do této společnosti je většinový a že vy jste ten, kdo za společnost jedná samostatně.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Takže pane ministře, ten svět... Respektive takto: I my, já i koncesionáři, kteří platí koncesionářský poplatek České televize, jsou prostě znepokojeni tím, jakým způsobem a v jaký čas tlačíte tuto novelu.

Vůbec nic se nestane, jenom nám v tom našem světě a těm koncesionářům v tom našem krásném světě bude prostě lépe. Děkuji.

Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na výzvu pana ministra.

Takhle jsou současná pravidla. Výběrové řízení už je vyhlášeno, to znamená, náš svět je takový, že se mají dodržovat ta pravidla, která platí v době vyhlášení výběrového řízení na ředitele. Ten váš svět je, že vy uprostřed toho výběrového řízení z 15 uděláte 18 a zároveň změníte poměr, že to nemusí být dvě třetiny, ale polovina, tudíž dovolením těch tří máte přímý vliv na to, jak bude zvolen generální ředitel.